Pracoval jako přednosta kliniky dětské onkologie, tam byl ředitel. Doufám, že ne kvůli mně.

Nečekejte, že se o to postará škola nebo někdo jiný, vážení rodiče. V nekuřácké rodině dítě snadněji přijme za své, že normální je nekouřit. Pokud je dítě obézní, velmi pravděpodobně bude obézní i v dospělosti. Až překvapivě významná část nádorů vzniká v důsledku infekce. Některým se dá bránit očkováním.